Děkuji.

My jsme se tam také ptali v tom dotazníku a tu databázi vedeme, ona se průběžně aktualizuje od ředitelů škol.

V souladu se zákony a opatřeními v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem jsme společně věřím, že i vy jste pro něj zvedla ruku schválili v tomto týdnu zákon lex Ukrajina II. Ten je určen pouze dětem, na které se vztahuje dočasná ochrana. Platí pro spádové školy včetně těch, které mají plnou kapacitu.

Ukrajinské děti mají teď do 15. července zápis, takže my 15. července kompletně budeme vědět, kde je problém.

Krajský úřad je oprávněn tímto postupem pro projednání určit nejen školu zřizovatelů, kterými jsou obce či svazky obcí, ale také školu soukromého či církevního zřizovatele.

Druhou možností, když nastane, hlavní možností, která je využívána už roky, jsou takzvané dětské skupiny a my v současné době spolupracujeme. Dětské skupiny patří pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, nicméně spolupracujeme a jsme připraveni v případě, že budeme vědět 15. července, že nastává problém masivně, administrativně co nejjednodušeji pomoci zřizovatelům ve zřizování dětských skupin tam, kde je to skutečně potřeba.

Děkuji. Je zájem o doplňující otázku. Pane ministře, děkuji za odpovědi, nicméně úplně konkrétně jste mi neodpověděl. Chci se zeptat, jestli máte konkrétní přehled, kolik pětiletých dětí doteď je zejména v těch kritických oblastech, kde je nedostatečná kapacita, protože ony musí nastoupit.

Co se týká dalších věcí, omlouvám se, já jsem právě zmiňoval zákon lex Ukrajina II, ve kterém jsou všechny tyto věci a jednotlivé kroky popsány.

Děkuji, pane předsedo.

Já jsem si k tomu zjistila pár podkladů.

Je to více než pětinásobek toho, než nastoupil pan ředitel Burian.

A to slyším ze všech stran.